Děkuji.

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout, že tuto záležitost už jsme tady probírali opravdu několikrát a současně všechny poslanecké kluby už před snad několika lety obdržely stanovisko Kanceláře Poslanecké sněmovny, legislativního odboru, kde to vysvětluje. Tak bych poprosil, jestli by to mohli předsedové klubů rozeslat svým poslancům. Myslím si, že by to bylo velmi užitečné.

Z té doby, právě když Vojtěch Pikal připravoval ten svůj návrh, tak tam Kancelář Poslanecké sněmovny poprvé projevila svůj právní názor. Takže prosím, nedělejme tady z toho nějakou konspiraci. Já chápu, že vám může vadit nerovnováha v počtu přednostních práv. To je dané do značné míry tím, že je tady hodně poslaneckých klubů, je to dané tím, že ministr má přednostní právo, je to tak v každém volebním období.

A to už je úroveň, která si myslím, že je za určitou hranou, která by se tady dít neměla. Pokud někdo říká, že by tedy koaliční poslanecké kluby vůbec neměly existovat, tak mně to přijde, že to je mimo rámec té debaty. Ptali jste se na autoritu, která to tady rozhoduje. I Ústavní soud říká: máme parlamentní demokracii, Parlament má svoji autonomii, Poslanecká sněmovna samozřejmě finálně potvrzuje všechna tato usnesení a Poslanecká sněmovna jak implicitně tím, že umožňuje vystoupení předsedů poslaneckých klubů, tak svým svými dosavadními rozhodnutími potvrzovala , že ty kluby legitimně existují. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To jsou naše nějaké domněnky. Když si sednou tři právníci, tak tam budete mít pět právních názorů, protože každý právník se na to kouká ze svého úhlu pohledu a ještě tam hledá další chyby. Takže to, že tady řekl legislativní odbor své stanovisko, není žádné dogma! To není dogma.

Skutečně to stanovisko není pramenem práva. My máme rozesláno na poslaneckém klubu, stejně tak máme rozeslána dvě stanoviska různých ústavních právníků, kteří s tím prostě nesouhlasí a říkají, že je to špatně.

Děkuji.

Samozřejmě chápu vystoupení předsedy poslaneckého klubu pana Jakuba Michálka. Poslanecký klub, který má čtyři poslance, řekl, že jsme to tady řešili několikrát to jsme sice řešili, ale hnutí ANO pro to nikdy nehlasovalo a hlasovat pro to nikdy nebude. V minulém funkčním období jsme tady neměli žádné dvoj a trojkoalice, tady byly všechny samostatné subjekty.

Děkuju.

Děkuju za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se pokusil trošičku tuto vášnivou diskusi, kterou opravdu tady vedeme opakovaně, trochu zklidnit.

Děkuju. Děkuji, teď jsem se to dozvěděl. Teprve až to vyřešíme, pak můžeme řešit to hospodaření.

A teď, kdo to podá?

Dobře, tedy já vám děkuji, ale tudíž asi, když to není vyřešené, bychom neměli pokračovat v tomto bodě! Můžeme, aha, tak teď už se v tom docela ztrácím.